Za prvé za to, jak dnes vypadá trh s emisními povolenkami.

A můžeme se bavit o tom, proč se Německo začalo orientovat na plyn z Ruska. Pravděpodobně pragmaticky, bylo to pro ně jednoduché, možná lobbing, možná cokoliv jiného. Ale faktem je to, že kdyby dneska nebyla poptávka po plynu, tak by logicky nebyla ta cena tak vysoká a nepřenášelo by se to na cenu elektřiny, která je s tím bytostně spjata.

Důsledek této zelené německé politiky je to, že dneska jsou ty ceny jak utržené ze řetězu. Ano, válka díky spekulacím a díky vydírání Ruska tomu dala ten finální úder, ale umožnilo se to díky té poptávce.

Nezákonným. Mohu poskytnout údaje nezávislých právníků. Vláda takovou kompetenci prostě nemá, ani Babišova, ani naše vláda. Také jste to říkal, pane poslanče.

A zase, to nejsou jenom aktivisté, kdyby nezískali ty strany s tímto programem...

Ano, my jsme zvolili jinou cestu, já jsem rád, že jsme zvolili jinou cestu, ale pokud jsme demokraté, tak musíme respektovat výsledky voleb i u našich sousedů.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se určitě shodnu s panem Havlíčkem v tom, že kdyby nebyla taková poptávka po plynu v Německu, v České republice, kdybychom nebyli tak závislí, tak by to bylo samozřejmě mnohem lepší. A můžeme si říct, jakým způsobem to vzniklo a jestli Zelená dohoda skutečně je a měla být plynovou dohodou. Podle mě to je nesmysl.

Ale my tady v rámci české Poslanecké sněmovny, nám tady opravdu nepomůže, abychom se bavili o tom, co by i Němci mohli v rámci své vnitrostátní politiky dělat jinak. Na to jsme opravdu malými pány. Děkuji za dodržení času. Paní poslankyně, máte slovo. Já bych chtěla prostřednictvím paní předsedající opravdu poděkovat panu ministru financí za jeho slova, a tudíž ho požádat, abychom se tedy starali o sebe, o naše občany, vykašlali se na jejich zelenou politiku a my, občané České republiky, kteří to úplně asi finančně nezvládáme, vás požádáme, abyste se staral především o nás.

Pane místopředsedo, máte slovo.

Ta diskuse byla o tom, proč jsou dneska ty ceny vysoké.

Takže jsme v nelogické situaci toho, že my dnes máme leckdy dražší elektřinu vůči zemím, které se dokonce s námi soudí kvůli jádru, což je třeba Rakousko, anebo země, které nás kvůli tomu mimořádně kritizují, což je to Německo.

Děkuji, pane místopředsedo, za dodržení času. Připraví se Richard Brabec a Zbyněk Stanjura.

Děkuji za dodržení času.

Pro pana předsedu Michálka.